Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 9. srpna tohoto roku.

Jak asi víte, jmenoval prezident republiky 30. července tohoto roku ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou. Dovolte tedy, abych novou členku vlády mezi námi přivítal a popřál jí mnoho úspěchů v její práci. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jiřího Miholu. Má někdo jiný návrh? Nevidím nikoho. Ptám se, kdo je pro takto navržené ověřovatele? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 18. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jiřího Miholu.

Z členů vlády se omlouvá Jan Kněžínek z pracovních důvodů a Miroslav Toman od 11 hodin z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Ještě před zahájením schůze požádala o vystoupení v nepřítomnosti pana předsedy Kalouska s přednostním právem paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, které tímto dávám slovo.

Děkuji. Další s přednostním právem se chce vyjádřit k pořadu schůze, případně navrhnout její doplnění, pan předseda Bartoš. Poté s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládo, vážený pane předsedající.

Chtěl bych ho zařadit ihned po probrání tisku 120.

Ano, je to ten návrh, který má zabránit skokovému navýšení platu politiků o 20 %. Tento návrh jsme měli v Poslanecké sněmovně už několikrát na programu. Bohužel nebyla vůle nebo čas nebo energie tento bod projednávat.

Myslíme si, že jak v rovině faktické, kdy se bavíme o průměrném růstu platů v České republice okolo třeba i 10 %, v některých oblastech ani to ne, není dobrým vzorem ze strany poslanců, aby od prvního následujícího roku byly platy poslanců a dalších činitelů zvýšeny skokově o 20 %. Chceme tento bod zařadit dnes pevně také zejména proto, že pokud se nestačí tento bod projednat, tak samozřejmě k navýšení i našich platů dojde automaticky, a toto téma by bylo vlastně na stole až zase za rok. Není to dobrý vzkaz ani občanům České republiky. A my jsme pod drobnohledem.